No dobře.

Paní ministryně, je to vaše rozpočtová kapitola. 313. Tak se na to podívejme. Ale máme v rozpočtu skoro 800 milionů na poradenské služby.

Máme, buďme za to rádi, rekordně nízkou nezaměstnanost a rekordně vysokou zaměstnanost.

Zase pro poradenské firmy, které budou zřejmě neustále školit ty, kteří nechtějí pracovat a mohou pracovat. Pak jsou jiní, kteří nemohou. Zeptejte se zaměstnavatelů, jestli by rádi zaměstnali české zaměstnance, kdyby byli na trhu. Nejsou.

Ona ty peníze má v tom rozpočtu, ale raději to nesmyslně vyhodí, místo aby to dala mladým rodinám. Takhle jednoduché to je. Navrhli jsme je ušetřit.

Jsem pro, jsem proti. Jsem pro, jsem proti. Jsem pro, jsem proti.

Skvělé. Můžete. Ale neříkejte, že nejsou 1,5 nebo 2 miliardy. V minulém bodě jsem to počítal. Jedno promile výdajů.

Ten váš původní návrh byl skutečně lepší. Já nemám důvod to nepřiznat. Nicméně teplá ministerská křesla jsou přednější než desetitisíce rodin s malými dětmi. Tak to prostě je. Pan předseda Marek Výborný, poté pan místopředseda vlády Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové, já jsem pečlivě poslouchal celou tu debatu a pořád jsem čekal, kdy se tady postaví někdo z vládního tábora, kdy se tady postaví někdo ze sociální demokracie, z hnutí ANO a půjde sem k tomu pultíku.

A sluší se jim poděkovat za to, jakým způsobem se ne pro sebe, ale pro ty rodiny snažili vás přesvědčit o tom, co je spravedlivé.

Samozřejmě, že ty finanční prostředky jsou. Děkuji. Pan místopředseda vlády Jan Hamáček. Máte slovo.

A já chci jenom připomenout, že tady byly doby, kdy tady vládla pravicová vláda.

To byla vaše práce!

My jsme řekli, že chceme zvednout rodičovský příspěvek. Ano, měli jsme trošku jinou představu než náš koaliční partner, ale je to otázka kompromisu. Ale ve finále jsme to prosadili. A co nám tady dneska vyčítáte? Začněte u sebe, zpytujte svědomí a běžte se postavit čelem k těm, kteří zažívali ty ústrky snižování mezd, snižování dalších benefitů za vaší vlády! Ty lidi už to vědí. Už vás...

My jsme udělali všechno to, co jsme našim voličům slíbili, a jsme čistí. My máme čisté svědomí. Pochybuji o vašem!

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Tak já bych poprosil pana předsedu Hamáčka, aby se nezmiňoval o mém svědomí. Vy jste říkal, že hájíte zájmy svých voličů. Takže tam nahoře nesedí vaši voliči? No, je to možné. Já nevím, čí jsou to voliči. Ale mají pravdu. Jsou tam čtyři, říká pan ministr. Důležité je, zda mají pravdu. A mají pravdu.

Nejste schopni se ani za ni postavit! Nejste schopni se za ni postavit!

Je to síla. Váš postup je síla, přesně tak. Neslyšíte na racionální argumenty, protože jste si něco dohodli.

Vyhozené peníze! Slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolala.